A to, že zároveň už mluvíte o tom, jako kdyby to byla jistota, že přece vy v tom návrhu, který ještě nespatřil světlo světa zde v Poslanecké sněmovně, zavádíte novou věc, jako je náborový příspěvek ve výši 30 až 150 tisíc pro nábor jednoho policisty který ovšem bude platit zřejmě jenom pro Prahu a Středočeský kraj , tak ještě nemůžete říct, že vám něco takového Poslanecká sněmovna schválí.

Sto tisíc korun, pokud se někdo zaváže, že bude sloužit jako strážník městské policie.

Dlouhodobě se propadáte a já to teď nechci tady řešit, protože jsem vám odmítl interpelaci a bude zařazena na příští jednání schůze a hned po Novém roce o tom budeme znovu diskutovat. Takže ten problém je dlouhodobý. Já bych zde chtěl apelovat především na kolegy z hnutí ANO, kteří když sem přišli, tak řekli, že politiku budou dělat jinak, že nejsou vázáni tak jako ti, kteří jsou členy tradičních politických stran.

Ale bezpečnost v našich ulicích se, vážené kolegyně a kolegové, týká nás všech. A já věřím, že příslušníci bezpečnostních sborů vás budou oslovovat s otázkami, co vy jako zákonodárci pro jejich neutěšenou situaci budete ve zbytku svého volebního období dělat. Pan premiér jim toho nasliboval hodně při minulém jednání v minulém týdnu, ale zároveň čestně také řekl, že nemůže uzavřít žádný závazek, protože on je premiérem jenom do konce tohoto volebního období. Co bude dál, v podstatě nikdo neví. Ano, děkuji. Pan premiér mně zezadu napovídá, ano, rozhodnou voliči. Ale pokud přijde nová vláda, zase se bude rozkoukávat. Slibem nezarmoutíš a bezpečnostní situace a počet příslušníků bezpečnostních sborů se bude i nadále snižovat, bude docházet k přetahování se o ty příslušníky a to není dobře. Není to dobře pro bezpečnost v naší zemi, není to dobře pro Českou republiku jako takovou. Takže já vás požádám o podporu mého pozměňovacího návrhu, který je v systému, o kterém jsme zde hovořili, a jedná se pouze o přesunutí 90 mil. korun z kapitoly ústavu na kapitolu Ministerstva vnitra, platy nejen příslušníků, ale i civilních zaměstnanců a lidí pracujících ve služebním poměru. Děkuji a přeji vám hezký den. Děkuji, paní předsedající. Nechtěl jsem se vůbec hlásit do této diskuse, nicméně potřebuji zareagovat na to, co jsem tady slyšel z pravého politického spektra. Já bych to zjednodušil. My jsme tady obviňováni současná vláda, současná úspěšná vláda, současná úspěšná vládní koalice, ať je to hnutí ANO, ať je to strana lidová či sociální demokracie jsme tady osočováni, že prožíráme státní rozpočet. Promiňte mi to expresivní slovo. My jsme tady osočováni, že my prožíráme státní rozpočet.

My jsme dávali na veřejně prospěšné práce 6 mld. korun, vy jste seškrtali, dělali jste takzvané škrty, to byla oblíbená slova tehdejší pravicové vlády, škrtalo se na Ministerstvu práce a sociálních věcí, odcházeli úředníci, veřejně prospěšné práce se propadly na 2 mld., ale vzrostl počet vyplácených sociálních dávek na 11 mld. To je rozumné? Co jsme asi tak měli dělat?

Promiňte, to jsem chtěl říci. Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Grospiče. Děkuji, paní místopředsedkyně.